Předně, první důvod je, to nejde udělat tak, že změníme tento parametr a pokračujeme v soutěži. Musela by se soutěž zrušit a zahájit nová.

A druhý moment. Jestliže já potřebuji 14 měsíců na implementaci nového systému, tak jestli dobře počítám, zbývá mi devět měsíců.

Já jsem krajně proti tomu. Já především děkuji panu ministrovi za věcnou odpověď, za vysvětlení té problematiky. Byl bych rád, kdybych mohl sdílet jeho optimismus, že nebudeme na těch malých silnicích druhých a třetích tříd potkávat kamiony, které se samozřejmě budou v rámci úspor snažit ty jedničky objíždět. Ten stav takový bude, jako teď objížděly dálnice, jenom se to posune na dvojky a trojky. Nicméně je to pohled do budoucnosti, samozřejmě nejsme schopni vy ani já to přesně predikovat. Mám jednu konkrétní otázku. Byl byste, pane ministře, prosím ochoten přistoupit na tu variantu, že k vyhodnocení těch zpoplatněných 900 km bude vámi ustanovena pracovní skupina, ve které budou zástupci jak Asociace krajů České republiky, tak Sdružení místních samospráv, tak Svazu měst a obcí České republiky? Tedy příprava pracovní skupiny, která skutečně vyhodnotí dopady zpoplatnění silnic první třídy po jeho zavedení. Určitě chci. Víte, já tady chci říci jednu věc. Já si osobně myslím, že každý kamioňák má základní zájem projet tou republikou co nejrychleji, ten, co dělá tranzit. Na druhé straně ano, může se stát, že když tam má někde překážku, tak to objíždí. Já chci nabídnout, pokud chcete takovouto skupinu já už jsem nabízel i jinou skupinu , jsem ochoten vás tam přizvat a můžeme to posoudit v těch jednotlivých úsecích. Já vám naopak ještě nabízím, že z hlediska gestora, toho, který řídí metodicky silničněsprávní úřady, vám budu chtít pomoct.

Děkuji.